V současné době diskutujeme o rušení 300 poboček České pošty. Byla to nejpočetnější a nejrozsáhlejší poštovní síť v celé Evropské unii.

Pokud srovnáme třeba s Estonskem, které už se vydalo cestou zjednodušení a digitalizace, tak tam je počet zaměstnanců na 10 000 obyvatel 11. Pouze ukazuji, že Česká pošta je dlouhodobě neřešeným problémem. Protože nepřinášela žádné politické body. Protože nebyl zájem se pouštět do reformy, která vždycky bude bolestivá. A já za vládu říkám, že my jsme od začátku říkali, že se nebudeme bát i kroků, které v první fázi nepřinesou potlesk, ale sekundárně mohou přinést hodnotu.

A ještě dodám větu B, a to že stát za ty služby také České poště bude platit. Je to s podivem, ale je to věc, která v těch minulých letech samozřejmá nebyla. Jaké jsou plánované kroky pro nejbližší dobu, které znamenají tu záchrannou brzdu jako takovou. 3 200 poboček se mění na 2 900 obslužných míst, zruší se limit kompenzace za poskytování univerzální služby, navýší se předběžné čisté náklady. Pracuje mezirezortní transformační tým s externími specialisty a odborníky, který připravuje transformační plán toho, jak Česká pošta bude fungovat, jak Česká pošta bude vypadat a jaké služby bude poskytovat. Tohle je transformační plán. Transformace není rušení 300 poboček.

Ale samotné vypracování transformačního plánu nás teprve čeká. Je to tak, že jsme začali s Českou poštou konečně něco dělat.